Šaškárna. Protože pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, abych to dodržel. Kdybyste tady seděl, tak já už jsem to tady říkal, proč je tam o jednu stranu méně.

Jedna strana je tam míň.

Proč. Proč jste navýšili daně lidem, místo toho, abyste pronásledovali ty podvodníky. Takže jedna stránka, to je skandální, skutečně.

Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová, po ní se připraví pan poslanec Korte. A požádám vás, kolegyně a kolegové o ztišení, abychom rozuměli, co se zde říká. Prosím. Když přistoupil pan ministr k svému pultíku, žila jsem v naději, že dostanu odpověď na svoji otázku. Říkal jste ne příště, dnes, tady na ty kamery, ne na ministerstvu, tady na ty kamery.

Nyní pan poslanec Korte, připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou. Pane ministře, vy jste označil jednání Poslanecké sněmovny za šaškárnu.

Uvědomte si, že jste ministr vlády České republiky. Vy jste povinen nejen poslouchat ty otázky, které vám klademe, a nehrát si přitom piškvorky, ale také na ně odpovídat, protože vláda se odpovídá této Poslanecké sněmovně. Pane ministře, buďte tak laskav a přečtěte si už konečně jednou Ústavu České republiky! Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Němcová, připraví se pan poslanec Hájek. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, chtěla bych pouze panu ministrovi financí vzkázat, že všichni z nás jsme byli zvoleni jako zástupci našich občanů, a to do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Nebyli jsme zvoleni na to, abychom zastupovali naše občany na Ministerstvu financí. To za prvé. Proto budeme chodit sem a nebudeme chodit na Ministerstvo financí.

Že vás budeme chválit?

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek a připraví se pan poslanec Kalousek. Vážený pane předsedající. Hluboce se mě dotkla slova pana Kalouska, který nazval občany se slovenskou národností, že jsou migranti.

Nyní tedy pan předseda Kalousek a po něm ministr financí Andrej Babiš s faktickou poznámkou.

pana předsedajícího. Imigrant není sprosté slovo. Někteří imigranti jsou této zemi prospěšní.

Tam není jeden součet správně!

Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan ministr financí Andrej Babiš a připraví se pan poslanec Jandák. Já jsem nemluvil o všech poslancích.

to je fakt tak důležité, protože asi ministr financí má kontrolovat veškeré studie na Ministerstvu financí. A ta čísla jsou jenom odhady, paní poslankyně Kovářová, to jsou jenom odhady, prostřednictvím pana předsedajícího. Jak ode mě chcete exaktní čísla, když děláte všechno pro to, aby ten zákon nebyl přijat. Když někdo podá trestní oznámení, abychom vůbec nic nedělali. Všechno děláte proti tomu zákonu. Tak prosím vás, co se mě ptáte?

Nějaký odhad to je. A když ten zákon bude schválen a budeme konečně moci přistoupit k výběru dodavatelů, tak potom budeme vědět přesná čísla. Takže ty vaše otázky jsou nesmyslné a já neumím na ně odpovědět.